Takže nemám ani požadavek možná prosbu, abyste tohleto všechno zvážili při vašem rozhodování.

Děkuji a na faktické poznámky se hlásí pan poslanec Milan Brázdil, poté se připraví paní poslankyně Jana Pastuchová a já opět vrátím řízení schůze. Pane poslanče, vaše dvě minuty.

Děkuji za slovo. Já bych poprosil, vážený pane předsedající, jestli bychom mohli skutečně vést jednání této komory na úrovni. Myslím si, že obracet se na jiné kolegy a říkat jim, vy jste tady ti práskači, to tedy už přesahuje hranici slušnosti a měli bychom jednání komory držet tak, aby se za to lidé nemuseli stydět, kdo je tady v parlamentu zastupuje. K tomu, co tady zaznělo: opravdu chceme, aby Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která má dohlížet na vyváženost médií rozhlasového a televizního vysílání, byla složena z našich asistentů, když má být nestranný orgán, na který nemají být politické vlivy? No, tak to udělejme, tak to navrhněme, ušetříme spoustu peněz, každý si tam dáme svého asistenta a bude to výrazně levnější než jim platit poslanecké platy. Ale zákonodárce to chtěl jinak, ten zákon platí a my ho musíme dodržovat, takže pojďme opustit veškeré ty zástupné argumenty, které tady zaznívají, jako že je to slušný člověk, že někde jinde možná byl gynekolog ve VZP a tak dále. Pojďme se podívat, co říká zákon. Člen rady nesmí zastávat funkce v politických stranách nebo hnutích a nesmí vystupovat v jejich prospěch. Tady se prokazatelně ukázalo, že došlo k porušení zákona, a je namístě takovou osobu odvolat.

To by byl čestný způsob, jak se k tomu postavit, ale toto vymlouvání podle mě není namístě. Děkuji.

Stále jsme ve faktických. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Mě by zajímalo, co byste říkali, kdybychom teď přinesli fotografii toho, jak před půl hodinou před touto fotografií mluvil s paní Nerudovou, za koho by byl tedy prohlášen? Co to je tohleto za důkazy? Co je to? Já si vzpomenu, jak někdy před dvěma nebo třemi lety na pražském zastupitelstvu byli kolegové z ODS perzekvováni zástupci Pirátů za to, s kým kde byli vidět, s kým se potkali a setkali. To přece nemyslíte vážně tohleto. Děkuji.

Ale to, co chceme my, je dodržování zákona. Jestli vám vadí dodržování zákona, tak to řekněte. Ale zákon je napsán jednoznačně tak, že jestli člen rady jedná způsobem, který zpochybňuje nezávislost nebo nestrannost rady, tak je to důvod pro odvolání z funkce, a fakta, která jsem tady stručně nastínila, jsou ale mnohem podrobnější a jsou zcela jednoznačná.